Exekuce jsou záležitost, kterou se dlouhodobě nedaří vyřešit tak, aby odstranila nepalčivější problémy v exekuční praxi.

Tohohle se držíme ve všech bodech. Víte, že to říkám dnes na Sněmovně už podruhé po zákazu dětských dluhů.

To je filozofie tohoto návrhu. Jsou tam další věci, které se týkají zastavování bezvýsledných exekucí.

Proto pokládám za klíčové v našem pozměňovacím návrhu také to, že chceme, aby se nejprve platila jistina a potom příslušenství.

Řada věcí, které jsme původně navrhovali, už byla schválena, zmíním chráněný účet a ochranu nezabavitelných částek, které jsme z těchto pozměňovacích návrhů vyňali, aby byly rychleji schváleny.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji moc za slovo, pane předsedající.

Děkuji, nyní paní poslankyně Válková a připraví se pan poslanec Marek Novák. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, to, co zde mělo být obecně zásadně řečeno, řekl předřečník, pan poslanec Nacher. Přesto si dovolím ještě uvést pár důležitých věcí, protože tady samozřejmě stojím i v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která má na starosti ne vyloženě sociálně vyloučené lokality o to se dělíme s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho speciálním odborem.

O tom tady byla již řeč.

Kdo nám takovéhle informace postupuje?